Požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení.

Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych vám v krátkosti představila tento sněmovní tisk č. 977.

Tento zákon je poměrně krátký, neboť tento náš návrh, obsahuje dvě části. V části první se jedná o změnu občanského zákoníku, a to o § 971.

Umísťování a přemísťování dětí v síti školských zařízení se řídí zvláštním zákonem. Část druhá se týká změny zákona o výkonu ústavní výchovy a zde je § 5, který máte celý k dispozici. Chtěla bych k tomu jako odůvodnění vysvětlit, že po dvou letech fungování změny občanského nebo nového občanského zákoníku se v praxi projevily neblahé dopady změny v umísťování dětí do sítě školských zařízení. Chtěla bych předeslat, že především vstup do rodičovských práv je vždycky nařízením soudu.

V současné době je systém zablokovaný.

Na potřebnost diagnostiky si opravdu stěžují i dlouhodobí pěstouni, kteří například přijímají děti do dlouhodobé pěstounské péče a nemají znalosti o tom dítěti, které dostávají. Chtěla bych upozornit, že těch kroků je víc, ale v žádném případě se nejedná o poškození práv dětí, ba naopak. Tento návrh je naprosto v souladu s nejlepším zájmem dítěte a naplňuje nejlepší zájem dítěte. Je také v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení poslaneckého návrhu je návrat ke vztahu, který platil do konce roku 2013, tedy kdy o umístění dítěte do konkrétního školského zařízení rozhodovaly diagnostické ústavy. Faktickým důvodem je nezbytnost zajistit v některých případech odbornou diagnostiku dítěte a umístit ho do zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám. Zohlednění zájmu dítěte je v současném zákoně příliš vágně formulovaná povinnost, aby soudy hledaly potřebu provést odbornou diagnostiku.

Důvodem je rovněž i přetíženost a pomalé rozhodování soudů nejen o umístění, ale i přemístění dětí.

Zařízení není účastníkem řízení, nemá oficiální přístup k informacím, kolik dětí bude muset přijmout a kdy.

Paní poslankyně, já ještě počkám, až se udělá větší klid ve sněmovně, aby vás kolegové nechali mluvit. Děkuji.